Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemusel jsem, ale chtěl jsem vystoupit.